Několik málo věcí.

Pokud jde o připomínky k české potravině, tak já bych chtěl říci, že to označení bude dobrovolné. To označení tady už je několik let.

Já děkuji panu ministrovi a eviduji návrh na zkrácení lhůty k projednání. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Koskuba. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já k tomu budu mít poznámku prostého spotřebitele.

A ty tabákové výrobky, jak zde zaznělo od pana ministra, skutečně nejsou jenom cigarety. Sám souhlasím s předřečníky a můžeme to vidět v arabských zemích , že obrázky tedy rozhodně nevedou ke spotřebě tabákových výrobků. Dokonce k tomu ani příliš nevedou různé zákazy a příkazy. Ale to je druhá věc. Dokud tyto výrobky státy budou prodávat a budou je stále zatěžovat větší a větší daní, tak to nepřinese řešení, že by lidé přestali kouřit. Nicméně každý spotřebitel má snad svá stejná práva.

Protože jsme usoudili, že zákazník má právo na veškeré informace. A tam poměrně dost záleží na tom, z čeho je tento výrobek složen.

A bude stát ještě víc. To znamená, že je vidět, kolik nám ten zákazník platí. A on snad má právo se dozvědět, co ten který výrobek obsahuje. Stejně jako rohlík. Bohužel já jsem se již obracel na pana ministra obchodu a průmyslu, který mi poměrně vstřícně odpověděl s tím, že řešení je složité.

Až budete projednávat tento zákon, kterému já příliš z tohoto důvodu nakloněn nejsem, za to se vládě omlouvám, ale vím, že s tím musí přijít, zvažte prosím, jestli všichni zákazníci mají stejné právo.

A tudíž za více a více peněz nutíme zákazníka, aby vlastně kupoval něco, o čem nic neví.

Ta je bohužel přelepena tím, že kouření škodí zdraví. Důkazy můžu předložit. Je to maličkost, ale mně na tom osobně docela záleží. Děkuji panu poslanci Koskubovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele nebo pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení nebo zamítnutí předloženého návrhu. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh na přikázání garančnímu výboru? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 92. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán zemědělskému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Není tomu tak. Poslední hlasování, s kterým se vyrovnáme, je návrh, který přednesl pan ministr, a to je zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů.

O zkrácení lhůty zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty na 30 dnů, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.